Projednávání tohoto bodu jsme zahájili ve středu 8. července tohoto roku, rozprava byla ukončena a bod byl přerušen v průběhu hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj garančního výboru, výboru pro životní prostředí, poslanec Jan Schiller.

Nyní prosím zpravodaje garančního výboru...

Tak já vyhlásím přestávku pět minut, dokud se nenajde zpravodaj.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Takže my jsme 8. 7. skončili u hlasování číslo třináct, které jsme ukončili, pak nastala přestávka a budeme pokračovat tedy dál. Hlasování číslo čtrnáct je... Hlasování číslo čtrnáct je nehlasovatelné, protože byl přijat návrh D10 až D13 v hlasování číslo tři. Hlasování číslo patnáct je nehlasovatelné, protože byly přijaty návrhy D10 až D13 v hlasování číslo tři. Hlasování číslo šestnáct je nehlasovatelné, byly přijaty návrhy D10 až D13. Tam totiž unikl jeden bod, a to návrh C2.

Takže musíme hlasovat návrh C2 samostatně.

Tak dobře.

Odhlásím vás, přihlaste se prosím svými kartami. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Takže poprosím o stanovisko pana ministra. Stanovisko zpravodaje?

Návrh byl zamítnut. Takže pokračujeme dál v proceduře.

Stanovisko pana ministra?

Návrh byl přijat. Hlasování číslo osmnáct, je to návrh E1 až E2 společně jedním hlasováním a toto je pozměňovací návrh poslance Kotta. Jedná se o odstranění povinnosti schválení programu použití kalů Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, což je dlouhodobě vyjednávané řešení. Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje?

BV hlasování pořadové číslo 163 přihlášeno 90 poslanců, pro 43, proti 26. Takže hlasování číslo devatenáct, návrh E3 je nehlasovatelný, byl přijat návrh D14 až D20 v hlasování číslo čtyři.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje?

Návrh byl zamítnut.